Minulý týden jsme ji pořádali už podeváté v Pardubicích. Bylo to, tuším, v roce 2018, kdy na téhle konferenci předchozí ministr, náš kolega Dan Ťok, podepisoval úvodní memorandum s EIB.

Připomenu, že to bylo využito zčásti vy vlastně jdete stejnou cestou a nemám teď přesně před sebou to procento, ale ilustračně, a pan ministr dopravy ty projekty zná velmi dobře například ta velká oprava a rekonstrukce prvního železničního koridoru ve východočeském kraji u Ústí nad Orlicí, ten takzvaný Blending Call.

Takže tady jsme zatím ve shodě. Tam, kde ale ve shodě nejsme, jsou dva momenty. Za prvé, znovu opakuji, že vy jste, pánové, udělali určitý účetní trik, a to prostě nemůžete popřít. I Národní ekonomická rada to ve svých vystoupeních konstatovala při hodnocení rozpočtu, že to vidění dobře, když nepoužiji slovo trik, ale ten pohled že je trochu zkreslený, že zkrátka není ta částka přiznána v celkové bilanci.

Těch 30,7 miliard tam proti sobě není, liší se ta částka. Ale budiž, je to možný přístup a můžeme s ním pracovat. To znamená, neútočím teď, nekritizuji.

Jestli tedy zatím k ní nepřistoupíte a dojde k nějaké změně nebo modernizaci, novelizaci, návrhu státního rozpočtu? To je druhá otázka. Za třetí a ta je pro mě klíčová, prosím: U koho zůstanou ty budoucí splátky? Bude to takzvaný mandatorní náklad Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury?

Děkuji za odpovědi. Děkuji.

Nicméně pan poslanec Kolovratník položil jiné otázky, než jsou v písemné interpelaci, tam je jedna otázka. Máte záložní plán? Klíčová věc: ty stavby budou letos profinancovány. Mohl bych se vracet k tomu, že jste podepsali smlouvy a ve střednědobém výhledu jste to nepřiznali. Je to účetní trik, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, nebo není?

Pro mě je dlužníkem Česká republika. Ostatní je technická debata, fakt.

První je ta, co vyjednáváme. Samozřejmě, příslušní odborní pracovníci vyjednávají konkrétní projekty. Ta jednání probíhají několik měsíců na expertní úrovni. V této chvíli máme nějakou konkrétní nabídku, kterou jsme ještě neakceptovali, a je výhodnější než stávající výše dluhopisů, které emituje stát, výhodnější v této chvíli.

Splácet to bude Česká republika jako entita. Není důležité, který rezort, ale reálně to zaplatí daňoví poplatníci. Nikdo jiný neprodukuje zdroje do státního rozpočtu než daňoví poplatníci.

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kolovratník. Já jsem to vzal formou faktické poznámky. To přece není pravda s tím střednědobým výhledem.

Vždycky se postupovalo v tabulkách tak, že co je ve smlouvě, typicky dálniční úsek na dva nebo na tři roky, který v tom roce začíná a má už smlouvu, je tam promítnut.

Děkuji. Než mu udělím slovo, přečtu omluvy.